Takže tady všechno máte, nechci tady mluvit o tom, že kašlete na sport, na kulturní památky, zdravotnictví to je úplné peklo.

Pan Skopeček ještě říkal, že balíček je určitě protiinflační, to tak to uvidíme, ale to se uvidí samozřejmě až někdy koncem roku 2024 nebo 2025.

Samozřejmě v rámci Evropské unie se to nedaní.

Já říkám zastropování elektřiny, je to historický šance. Vy bohužel to nechcete dělat.

Ty byly čtyřikrát prodražené, tam někdo měl ten deal za 100 miliard. I tomu jsme zamezili. Protože já jsem šel do politiky bojovat proti korupci, proti rozkrádání věcí, které patří všem občanům České republiky. A v tom budeme pokračovat. Chtěl bych poprosit pana premiéra, aby skutečně se nezesměšňoval, protože těch videí, kde v květnu vážení spoluobčané, musím se podívat, co říkal pan premiér v květnu a teďka v červenci, a ten časový rozdíl je minimální, tak je to skutečně neuvěřitelné. Neudělali jste nic proti inflaci, neudělali jste nic pro lidi, protože zkrátka jste asociální, nekompetentní vláda, vláda národní tragédie.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, tento zákon projednáváme vlastně dneska třetím dnem. Ve středu nějakých 10 hodin, včera nějakých12 hodin čistého času.

Já se nechci věnovat úplně detailům jednotlivých zákonů, jenom bych si dovolil pár zobecnění k tomuto zákonu.

Zkusme si vyjasnit ty pojmy.

Já předpokládám, že po předložení návrhu státního rozpočtu.

A to, že občané zaplatí víc, to asi není úplně úspora, úspora je o výdajích vlády. Tak pochopitelně je to daňový balíček. Podle mého názoru je to skutečně nejrozsáhlejší a největší zvýšení daní.